V tom návrhu vidím já osobně dva největší problémy.

To já vidím jako největší rizika tady tohoto návrhu, proto jsem podpořil pozměňovací návrhy zdravotního výboru a také je podporuji. Jenom upozorňuji členy správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven, aby případně hlásili střet zájmů vzhledem k tomu, že hovoříme o tom, jak funguje ta která zdravotní pojišťovna. Tak já hlásím střet zájmů, protože jsem členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Já jsem vystoupil podruhé, abych se prostřednictvím pana předsedajícího omluvil panu předsedovi Votavovi, protože jsem si uvědomil, že jsem pana poslance Volného nesprávně oslovil a měl jsem ho oslovit jako místopředsedu výboru.

Protože, jak už jsem zmínil, v rámci té jeho argumentace, že jsme všichni občané státu a naše úložky do systému veřejného zdravotního pojištění jsme tedy morálně povinni státu dát k dispozici, aby si s nimi dělal, co si přeje, tak další možná úvaha, která může následovat, je, že všechny úložky, které máme u nějakých bank, bychom měli raději než do těchto komerčních bank, které vydělávají ročně okolo 50 miliard, tak bychom měli dávat vlastně taky do nějaké státní banky. Tak se táži, jestli také nemáte ve výhledu to, že by se bankovní systém postupně zase vrátil státu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem pojištěnec jedné z pojišťoven a předpokládám, že každý z nás, tak nevím, jestli budeme všichni říkat ze zákona.

A mluvil s takovou vášní a zaujetím, že se jedná o pět až osm miliard, které leží v těch podezřelých privátních bankách, a bylo by mnohem lepší... Ne pět. Kdybyste vyslyšeli alespoň část našich navrhovaných úspor, které jsme našli ve výši 30 miliard, tak těch osm miliard jste tam takhle lehce našli a nemuseli jste sahat na peníze, které státu prostě nepatří.

To je taková ta úvaha, že stát ohlídá všechno nejlépe. Já si to nemyslím, ale respektuji levicový politický názor, když si to někdo myslí, a proto se utkáváme v těch diskusích.

Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Říkám zcela jednoznačně: Já budu podporovat usnesení zdravotního výboru, protože to není ani levicové ani pravicové, to je prostě zcela normální. Já nejméně dva a půl roku sleduji na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví základní ukazatele, tzn. kolik mají pojišťovny na fondech. A jsou to velmi zajímavá čísla. Proč to říkám? Já se samozřejmě nebudu zapojovat do debaty, která je zde velmi rušná, a skutečně si myslím, že původ je tam, kdo něco o tom ví a kdo ví, jak se prostě peníze ve zdravotnictví ztrácely a možná by se mohly i ztrácet.

Dneska máme březen a my tam máme poslední údaj ze září roku 2015. Já si myslím, že bychom už toto číslo měli znát za celý rok 2015, protože vždycky to mělo určitou latenci, která byla asi tak šest týdnů. Dále tam byly základní fond zdravotního pojištění, ten taky končí v září 2015, a další údaje už tam nejsou, a potom základní ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v letech, kde je počet pojištěnců, příjmy celkem, výdaje, a máme to tam jenom za rok 2014.

Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych ráda reagovala na jeden mýtus, a sice že tento návrh se nedotkne pojištěnce jako takového. To v žádném případě není pravda.

Jak na objemu, tak na termínu splatnosti. A velmi si rozmyslí, pokud budou nějakým způsobem redukovány platby či odkládány termíny, kolik té zdravotnické péče může poskytnout.

Takže to, že se to nedotkne poskytovatele, pravda v žádném případě není. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jenom dvě poznámky.